Já bych se chtěl tady přítomného pana ministra zemědělství zeptat, jestli počítá s tím a jestli tohleto téma se již diskutovalo a bude diskutovat na antibyrokratické komisi zřízené Ministerstvem zemědělství, a v případě, že se diskutovalo, jestli byly učiněny nějaké závěry a případně jaký bude postup Ministerstva zemědělství v reakci na tyto závěry antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství s cílem právě minimalizovat byrokratický dopad na zemědělskou prvovýrobu.

Děkuji za pozornost a poprosím pana ministra o zodpovězení těchto dotazů. Děkuji, pane poslanče, a v tuto chvíli opět konstatuji, že jsme v obecné rozpravě, a kdo další je přihlášen do obecné rozpravy, je pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, máte slovo. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane ministře. Já se pokusím být krátký.

Ale abych byl objektivní, také musím připomenout, že návrh zákona, který tady je, vznikal určitě ne tři měsíce, pan ministr to potvrdí, ale spíše tak tři čtvrtě roku, to znamená, že je z velké části ještě dílem bývalého vedení Ministerstva zemědělství.

Tady ten návrh zákon reaguje na hraboše polního a některé další situace, které v České republice v téhle oblasti máme.

A my, co jsme byli v minulém volebním období v zemědělském výboru, jsme byli jednotní v tom, co jsme chtěli po Ministerstvu životního prostředí, ale Ministerstvo životního prostředí se k tomu zase stavělo úplně jinak, tak to jenom připomínám, že ta debata prostě nikdy není a nikdy nebude úplně jednoduchá.

Paní kolegyně No, nemohl to vymyslet, protože známe kompetenční zákon a víme, že to je na základě komunikace mezi jednotlivými rezorty a ten rezortismus je někdy bohužel na škodu.